Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr. Prosím. Pan poslanec Blažek uvolní panu ministrovi cestu.

Děkuji panu ministrovi. Pan zpravodaj přeje si závěrečné slovo? Nepřeje. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, bylo předloženo pět pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy v usnesení kontrolního výboru, doporučuji hlasovat jako en bloc, a poté o návrhu zákona jako celku. Procedura je poměrně jednoduchá. Není podle mého názoru potřeba. Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy zákonů a vyjádřil se k nim.